A pro paní poslankyni Kláru Dostálovou, prostřednictvím paní předsedající. Vy tady mluvíte o členech vlády.

Děkuji. Prosím, pane ministře, máte slovo. Já bych chtěl polemizovat s matematikou pana poslance Brabce.

A dneska je výsledek 49 %.

Děkuji, pane ministře. Já to panu ministrovi se pokusím vysvětlit.

Takže vlastně to poměřovat není fér.

Proto my se o tom bavíme.

Prosím, máte slovo, paní poslankyně. Já děkuji. Děkuji za slovo, paní předsedající. Já chci reagovat na pana ministra Jurečku. Tady se nikdo nepře o tom, jestli se musí, nebo se nemusí upravit valorizační schéma. Tady spíš se celou dobu přeme o tom, jestli jet tento zákon v legislativním stavu nouze, nebo ne.

Proč jste se na to nepřipravili?

Když se budeme bavit o tom, proč a říkám, já mám také připravené příspěvky, ale protože ta diskuse tady nastala a bavíme se o tom, tak proto jenom reaguji.

Podle mě ne. Já si myslím, že jste na tom pracovali v lednu, ale protože jste to v lednu nechtěli vydat a báli jste se, tak jste to udělali až poté, co byla vydána data. A to mně vadí. Mně vadí to, že jste nešli tím řádným legislativním procesem v loňském roce.

Ano.

Děkuji. Nyní s faktickou je přihlášena paní poslankyně Oulehlová, připraví se paní poslankyně Balaštíková. Prosím, máte slovo.

Nyní paní poslankyně Balaštíková s faktickou poznámkou a následovat bude pan poslanec Brabec. Dobrý den ještě. Já bych chtěla zareagovat na pana ministra, prostřednictvím vás, paní předsedající.

To nebyla reklama?

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, vážená paní předsedající. Já budu hrozně rád polemizovat s panem ministrem financí třeba dva dny. A ano, shodneme se na tom, že 38 % je méně než 48 %. Ale já bych to znovu rád vrátil k tomu, kam ta debata patří, a to je to, že já jsem jasně řekl, že naše vláda dávala zákonný nárok plus něco navíc!

A to je tedy sakra rozdíl! A to si myslím, že je hlavní.